Otevírám rozpravu.

Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 127, přihlášeno 90 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.